Stanovisko: nedoporučující. Stanovisko ministryně?

Kdo je proti? Hlasování číslo 334, přihlášeno 102 poslanců, pro 24, proti 23. Návrh byl zamítnut. Další návrh G3, opět pan poslanec Juříček, snížení horní hranice při nepřidělování práce zaměstnancům z 80 % na 40 % týdenní pracovní doby. Stanovisko: nedoporučující. Stanovisko ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko: nedoporučující. Stanovisko ministryně?

Stanovisko: nedoporučující.

Stanovisko: nedoporučující. Stanovisko ministryně.

Stanovisko: nedoporučující. Stanovisko ministryně?

G8, pan poslanec Juříček, stanoví horní hranici celkové délky směny v období vymezeném nařízením vlády. Stanovisko: nedoporučující. Stanovisko ministryně?

Kdo je proti?

Stanovisko ministryně?

Návrh byl zamítnut. Nyní hlasujeme pozměňovací návrh pod písmenem C, respektive jedná se o komplexní pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové, Sklenáka, Aulické Jírovcové, o kterém zde byla řeč. Stanovisko: doporučující.

Návrh byl přijat.

Stanovisko sociálního výboru: nedoporučující. Stanovisko ministryně?